Mohl bych mluvit o Vítu Bártovi, který ty stavby zastavoval, ale nebudu to dělat. A navážu právě na Milana Urbana, který mi krásně nahrál. Já jsem rád, když jsme udělali tady ve Sněmovně loni výbornou zkušenost, kdy jsme bez ohledu na stranické průkazky se domluvili na té rychlé novele zákona č. 416, týkající se hlavně výkupů pozemků, pod tím návrhem jsme byli podepsáni jak opoziční, tak koaliční poslanci. S tou iniciativou během loňského léta, je to něco přes rok, za námi kolegové přišli a domluvili jsme se vlastně během jednoho měsíce. Takže i já za sebe chci deklarovat tuhle snahu o spolupráci a věřím, že když páni ministři přítomní za námi, za poslanci z hospodářského výboru, přijdou, jsme schopni udělat tu dohodu a jsme schopni i rychlými a malými legislativními úpravami jim v té jejich práci pomoct. Myslím, že česká infrastruktura si to stoprocentně zaslouží. Prosím, pane poslanče. Já bych to všechno podepsal, kdyby to řekl před dvěma lety. To, že pan premiér měl jednat v Bruselu, to je jasné. A měl jednat ale v době, kdy jsme schvalovali tento zákon. Měl vyjednávat podmínky, za jakých bude platný. Dokonce možná ještě předtím, než to přišlo do Sněmovny.

Já tady cituji jeho slova: